Děkuji. Pan poslanec Foldyna, potom faktické poznámky poslanců Plzáka a Ferance. Prosím, máte slovo. Já jsem sem nepřišel obhajovat Andreje Babiše, to je věcí Andreje Babiše a hnutí ANO. Já jsem jenom byl překvapený, že jsem slyšel v projevu pana předsedy občanských demokratů, že před pěti či deseti lety jsme si nikdo nemohli představit, že budeme mít stíhaného premiéra.

Vy tady mluvíte promiňte, nevím, jak se to teď dělá, jestli bych se měl zeptat pana předsedajícího, jak k němu mám mluvit, ale vy tady mluvíte Vy tady mluvíte, jako kdybyste zastupoval nějakou novou politickou stranu, která včera vznikla, kterou nikdo nezná, která vůbec nemá žádnou historii.

Tak tady ze sebe nedělejte svatoušky. Díky! Pan poslanec Plzák s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji, dnes naposledy. Možná jsem špatně pochopil to, co tady říkal můj předřečník, ale já jsem přece neřekl žádnou lež. To není pravda. To je jedna věc. Druhá věc. Takže to mi připadá nepřijatelné, pro mě nepřijatelné.

My máme dohlížet na úředníky, když na ně nesmí dohlížet ani ministr? Pan poslanec Feranec s faktickou poznámkou, po něm s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Co jsme četli nečetli.

A bude milion názorů. To je první poznámka. Druhá poznámka ke komisi. Proč jsme ho přijímali? Proto, aby politici a všichni, co tady sedíme, jsme politici říkali těm úředníkům, co mají dělat, že máme na ně dohlížet? Potom v pořádku, dobře.

Připravte takový zákon, předložte ho, potom to bude fér, ten postup bude správný.

Děkuji za slovo. Dvě poznámky k řečem předřečníků. Pan poslanec Foldyna připomněl minulost, jak velmi rádi děláte, když nechcete mluvit o budoucnosti, kam bychom měli směřovat především.

Do tří dnů. V tom je ten zásadní rozdíl.

To je poznámka první. Máme samozřejmě služební zákon, ale také platí v našem ústavním systému, že exekutiva se zodpovídá Poslanecké sněmovně. A je pod politickou kontrolou.

Je to přesně v duchu našeho ústavního systému. Nevím, proč by se kvůli tomu měl rušit ústavní zákon.

Děkuji. Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Ten bod se jmenuje, nebo ten návrh je návrh na zřízení komise Sněmovny pro kontrolu vlády! To za prvé. Za druhé, nedivte se nám.

A my jí máme věřit?

Proto jsme chtěli a proto navrhneme zřízení té parlamentní komise, která má kontrolovat kroky vlády. Jak si mají asi ti nezávislí úředníci vysvětlovat slova pana ministra Brabce, paní ministryně Dostálové každá stránka je tam špatně, samý nesmysl. Evidentně vy už to víte, my ne. Evidentně jste neuspěli s tou argumentací.

Tak já vycházím z toho, jak reagujete hystericky, lživě apod. A proto navrhujeme, aby Poslanecká sněmovna splnila svou kontrolní funkci vůči vládě.

Děkuji. Pan předseda Bartoš, faktická poznámka. Já jsem přesvědčen, že výbavou člověka v 21. století, a zejména poslance, by měla být informační gramotnost.